Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Rozpočtový výbor nedoporučuje. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 295, přihlášeno 97 poslanců, pro 31, proti 31. Návrh nebyl přijat.

Rozpočtový výbor nedoporučuje. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 296, přihlášeno 97 poslanců, pro 30, proti 30. Návrh nebyl přijat.

Možnost přesunout objem nad tuto částku navrhuje svěřit rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 297, přihlášeno 97 poslanců, pro 27, proti 28. Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 298, přihlášeno 97 poslanců, pro 20, proti 28. Návrh nebyl přijat. Ano.